Prosím, aby místopředseda volební komise pan poslanec Jan Klán zopakoval kandidáty, kteří postupují do druhého kola. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo. Dobrý den, vážený pane místopředsedo, vládo, dámy a pánové. Dovolte mi, abych vás seznámil s druhým kolem první volby veřejného ochránce práv. Na základě výsledků včerejšího prvního kola do druhého kola postoupili paní Anna Šabatová a pan Stanislav Křeček. Včera jsme si odhlasovali volbu tajnou, takže volba bude opět probíhat tajným hlasováním. Kandidáti na ombudsmana se nám rovněž představili, takže nic nebrání tomu, abychom volbu zahájili. Hlasovací lístky začne volební komise vydávat záhy, takže počítám, že tak za pět minut začneme vydávat hlasovací lístky a vydávat je budeme patnáct minut. Stejný čas bude volební komise potřebovat na jejich zpracování. Rozprava se již nevede, protože byla ukončena.

Ano, ještě pan kolega Klán upřesní postup volební komise. Já jenom ještě upřesním hlasování. Včera jsme zjistili, že bylo hodně neplatných lístků tím, že byl označen jenom jeden kandidát. Pro to, aby byl hlasovací lístek platný, je potřeba označit oba dva kandidáty. To znamená, že buď jednomu dáte kolečko, druhému křížek, nebo dva křížky. Ano, děkuji.